Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, obrátím se na pana senátora vaším prostřednictvím.

To za prvé. Za druhé. Vy tady argumentujete, že porušujeme nějaké zásady, nějaká pravidla, nějaké dohody a podobně.

Je třeba zajistit bezpečnost. A možná bychom si měli klást otázku, zdali tato pravidla, tyto zásady, tyto zákony, Ústavu a mezinárodní dohody nějakým způsobem nezměnit. Já jsem tady před časem pořádal konferenci, na kterou jsem pozval řadu ústavních právníků. A ti právě tyto věci, o kterých tady mluvím, velice silně naznačili. Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane senátore. Děkuji. Ale na jednu věc reagovat chci. Máte pocit, že jsem vás poučoval? Říkal jsem vám, že máte dělat něco jinak? Já jsem přišel obhájit náš vlastní názor, názor Senátu, názor svůj. Řekl jsem, co si myslím. To, že s tím nesouhlasíte vy, neznamená, že se budu bát říct vám to do očí. Mám jiný názor a je mé právo vám to sdělit.

Pardon, paní poslankyně. Děkuji. Myslím, že by si možná pan senátor Láska mohl přečíst záznam ze svého vystoupení, kdy tady skutečně velmi nevybíravým způsobem napadal Poslaneckou sněmovnu, že jsme tady porušovali legislativní proces. To není pravda. Řekl to tady už pan kolega Klučka i pan ministr vnitra Chovanec, že se postupovalo v tomto případě naprosto v souladu s jednacím řádem. Takže vás chci tímto, pane senátore, vyzvat, abyste se nám omluvil. Doufám, že nejen v tomto případě se postupovalo v souladu s jednacím řádem. S faktickou poznámkou pan poslanec Štěpán Stupčuk. Vážené kolegyně, kolegové, dobrý den.

To jste měl dělat v Senátu.

Ptám se znovu, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Pan senátor. Prosím, pane senátore. Omlouvám se, ale bylo by neslušné a zbabělé, kdybych nereagoval na výzvu, která mi byla adresována. V projednávání tohoto zákona podle mého názoru byl obejit legislativní proces, jak je předvídán v zákoně o Ústavě. Je to můj názor. Opravdu bych se měl omlouvat za to, že mám nějaký názor? Omlouvám se za to, že se vám neomluvím. Já si za svým názorem stojím, promiňte. Pan předseda Stanjura. Po něm pan poslanec Benda. Obě dvě faktické poznámky.

Já vám váš názor neberu. Ale je naprosto chybný, není ničím podložený, žádným faktem.

Zkuste říct, v čem konkrétně byl obejit legislativní proces. My nemáme právo navrhovat pozměňovací návrhy? Máme, nebo nemáme? Jednoduchá otázka, prosil bych o odpověď. Ano, nebo ne?

Pan poslanec Benda a jeho faktická poznámka. Kdo další se hlásí do rozpravy? Pan senátor. Prosím, pane senátore.

A dokonce jsem ji zodpověděl i ve svém úvodním slovu. Řekl jsem výslovně: nikdo, ani já, nezpochybňuje právo Sněmovny hlasovat a předkládat pozměňovací návrhy. To jsem řekl. Takže odpověď na vaši otázku je dvakrát ano. Máte právo navrhovat, máte projednávat. Ale já vytýkám to, že návrh byl zpracován a z mého pohledu iniciován Ministerstvem vnitra. Díky tomu do zákona prošlo to, co nebylo vypořádáno na Legislativní radě vlády, co nebylo vypořádáno v připomínkovém řízení, a díky tomu Ministerstvo spravedlnosti jako garant zákonnosti označuje některé pasáže tohoto zákona jako nezákonné a rozporné s našimi mezinárodními závazky. S faktickou poznámkou pan poslanec Štěpán Stupčuk. Poté pan ministr. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Já to ještě jednou zopakuji, vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu senátorovi. Vy tady nejste proto, abyste tady vyjadřoval své subjektivní názory! To si dělejte na Senátu v souladu s jeho jednacím řádem. Až budete poslanec, pak to bude zcela legitimní a vyslovujte tady své subjektivní názory.

To je všechno! S faktickou poznámkou pan ministr, po něm pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Benešík, po něm pan poslanec Zlatuška. Já bych si tedy, prostřednictvím pana předsedajícího, úplně vyjasnil, jak to pan senátor myslí.

Já si to nemyslím.

Pan poslanec Marek Benda. Po něm pan poslanec Benešík, po něm pan poslanec Zlatuška.